Děkuji paní poslankyni Zelienkové a ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně paní zpravodajky. Není zájem.

Usnesení jsou shodná. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Pardon, omlouvám se. Vy jste ho chtěl předřadit. Budeme tedy hlasovat nejprve o doprovodném usnesení. Prosím pana kolegu Foldynu, jestli chce znovu přečíst to usnesení. Není nutno. Pan předseda Kováčik. Prosím. Pane předsedající, paní a pánové. Dokud není přijato, nelze hlasovat k usnesení, které je nazváno jako doprovodné. Pokud pan kolega Foldyna to nazval jinak, pak má právo, aby bylo hlasováno předtím podle mého názoru. Já jsem neřídil v tu dobu, takže nevím, jak to nazval pan kolega Foldyna. Poprosím ho o upřesnění, jak to nazval. Děkuji, pane předsedající. Je to prohlášení Poslanecké sněmovny k asociační dohodě s Ukrajinou. Prohlášení. Pan kolega Stanjura s přednostním právem. Nejprve chci požádat o to, abyste nás odhlásil, než začneme hlasovat.

Nic takového není možné. Takže buď si pan poslanec Foldyna z toho vytvoří návrh doprovodného usnesení a bude se hlasovat po hlasování o té dohodě o přidružení, nebo si může některý den ráno navrhnout zařazení nového bodu, my to budeme vetovat a je to vyřízeno.

Pokud pan kolega Foldyna proti mému postupu chce vznést námitku, tak samozřejmě může.

Je tady žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Já zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní se tedy budeme zabývat doprovodným usnesením, tak jak jej navrhl pan poslanec Foldyna. Já zahajuji hlasování o doprovodném usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 100, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 49. Návrh nebyl přijat.